Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Tento vládní návrh implementuje řadu předpisů Evropské unie, které se týkají unie kapitálových trhů. Návrhem zákona jsou implementovány předpisy Evropské unie týkající se revize právní úpravy kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry, harmonizace právní úpravy krytých dluhopisů, úpravy přeshraničního nabízení fondu kolektivního investování, poskytování služeb skupinového financování, právní úpravy udržitelného financování a legislativního balíčku, který reaguje v oblasti kapitálového trhu na pandemii covid19.

Děkuji, pane ministře, za uvedení tohoto sněmovního tisku. Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, jak pan ministr uvedl, máme před sebou sněmovní tisk číslo 95 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Jak pan ministr uvedl, navrhovatel žádá, aby Sněmovna s tímto návrhem vyslovila souhlas již v prvním čtení podle § 90 našeho jednacího řádu.

Není asi důvod, abych tady opakoval všechny změny, které jsou v návrhu obsaženy, které se týkají jednotlivých součástí kapitálových trhů.

V tuto chvíli si dovolím otevřít obecnou rozpravu. Zeptám se, protože nevidím, nejsou evidovány žádné přihlášky do obecné rozpravy, jestli se někdo do obecné rozpravy hlásí z místa? Poprosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Když se podíváte do toho tisku, tak je to implementace 57 směrnic a nařízení. Sám ten návrh čítá včetně důvodové zprávy 240 stran.

Takže se domnívám, že je to další věc, kterou opravdu nepotřebujeme. Tímto bych chtěl podat návrh na zamítnutí. Děkuji. Je tu návrh na zamítnutí.

V tuto chvíli musíme rozhodnout podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Je tady návrh na odhlášení.

Přesto ještě chvilku počkám.